Bohužel se veterán nadrotmistr

Stalo se tedy nejen důvodem ke ztrátě výslužného, ale i mnoha osobním komplikacím. Přesto se dodnes nedočkal ani omluvy ani nápravy stavu. Stačilo by jedno rozhodnutí ministra obrany, stačilo by projevit zájem o problém jednoho z vašich, vlastně našich vojáků. Věřil jsem, jak jsem vám ve svém dopise z počátku března 2014 psal, že spolu můžeme napravit chybu, kterou Armáda České republiky udělala, a vyslat tím jasný vzkaz nejen všem dalším veteránům, kteří hájí zájmy svobody a demokracie po celém světě, ale také široké veřejnosti. Bohužel, opak se stal pravdou. Máme zde hrdinu, který nasazoval vlastní život v misích, kam jsme jej vyslali, ale najednou se k němu a jeho problému nikdo nezná. Je to smutné.

Ptám se vás, jak se k této věci postavíte, jak se zachováte, a děkuji za písemnou odpověď. Prosím o logickou odpověď jak říkal můj kolega Vácha, aby to pochopilo i třináctileté dítě. Děkuji. Snad vám takovou odpověď pan ministr poskytne, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, před zhruba třemi měsíci vám byl odeslán dopis bavorského ministra vnitra, stavebnictví a dopravy Joachima Hermanna, který kromě blahopřání k vašemu jmenování obsahoval také výzvu ke spolupráci v oblasti dopravy mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou. Dopis se snaží navázat na společné aktivity nadnárodní výstavby dopravních cest, které obsahuje společné komuniké po návštěvě bavorského ministerského předsedy v Praze 20. prosince 2010.

Na české straně je pokračování silnice 1/26, kde neprobíhá ani zkapacitnění trasy, bohužel ani není zařazeno do priorit Ministerstva dopravy. Podobně se vyvíjí situace v železniční infrastruktuře. Na německé straně se stalo zkapacitnění a rekonstrukce železničních tras prioritou a na české straně zatím nedochází k žádným krokům směřujícím k rozvoji naší železniční dopravní cesty mezi Českou Kubicí a Plzní jako součástí evropského koridoru DonauMoldauBahn. Nyní mi dovolte položit otázky.

Děkuji za vaše odpovědi. Děkuji panu poslanci za jeho otázku. Poprosím pana ministra dopravy o jeho odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Bylo plánováno asi 14 dní zpět, ale byl jsem zde, v Poslanecké sněmovně, omluvil jsem se panu ministrovi a budeme hledat vzájemný termín, který bude vyhovovat oběma stranám. Není vyloučeno, že bych se mohl s panem ministrem Bavorska potkat i při své cestě příští týden, kdy budu s ostatními ministry zemí Evropské unie na jednání v Lipsku.

Jedná se o podlimitní stavbu, proto nebyla schvalována vládou České republiky a předpokládáme, pokud nedojde k procedurálním záležitostem, k odvolání a dalším standardům v rámci konkurenčního boje stavebních společností, její vyhodnocení a zahájení někdy na podzim 2014.

Navíc připravenost jednotlivých dalších opatření v rámci záměru modernizace silnice neumožňuje zahájení dalších staveb v krátkodobém horizontu.

K vaší otázce modernizace železničního spojení Plzeň Domažlice Česká Kubice Mnichov. V současné době je dokončována studie proveditelnosti, jejíž pracovní výsledky jsou z pohledu ekonomické efektivity pozitivní na rozdíl od mnoha dříve zpracovávaných studií s návrhem velkorysých řešení, která v minulosti se nepodařilo z pohledu vložených finančních prostředků obhájit. Prověřované varianty spočívají ve zlepšení parametrů tohoto železničního spojení kombinací opatření typu novostaveb a optimalizačních opatření současné praxe. Cílem je zkrácení jízdních dob, které umožní postupně nastavení víceefektivního provozního konceptu než v současnosti.

Tato stavba je součástí TNT a je předpoklad její financování z operačního programu Doprava. Děkuji, pane ministře.